Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. S přednostním právem předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a dobrý den, kolegyně a kolegové.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych vám poskytl stručnou, ale snad vyčerpávající informaci o znalosti české vlády i českých bezpečnostních složek o útocích v Belgii. Než tu informaci podám, dovolte mi ještě, abych prostřednictvím paní předsedající odpověděl několika předřečníkům na to, že snad česká vláda v minulosti nebrala bezpečnost vážně.

Byli jsme jedni z mála, kteří toto akcentovali a toto jednoznačně říkali.

My nemáme žádnou informaci o tom, že by v současné době hrozilo České republice aktuální nebezpečí, a komunikujeme napříč bezpečnostní komunitou se všemi partnerskými zeměmi. Česká policie je teď, v těchto okamžicích, přítomna ve větší míře na místech, jako jsou mezinárodní letiště, nejenom ta pražská, ale všechna mezinárodní letiště, metro. Je zvýšená ostraha několika zájmových ambasád, to znamená jsou to ambasády, u kterých výkon služby byl posílen. Nebudu specifikovat, ale jedná se o více než dvě ambasády v současné době. Informoval jsem kolegy a pana premiéra o tom, že jsem vyhlásil stupeň jedna, tak jak to ministrovi vnitra umožňuje daný mandát s tím, že následná vláda tento stupeň buď potvrdí, případně ho může rozšířit, nebo zrušit. Dále pak jsme požádali premiéra České republiky o svolání vlády, která by rozhodla o zapojení příslušníků Armády České republiky k výkonu Policie České republiky. Vláda se schází dnes v osm hodin, to znamená, je šance projednat jak bezpečnostní stupeň, tedy jeho ponechání v platnosti, případně rozšíření nebo jakoukoliv jinou změnu. Zároveň teď probíhají jednání mezi policií a armádou o rozsahu pomoci Armády České republiky směrem k policii. Českou republiku čekají významné mezinárodní návštěvy. Proto jsme se rozhodli požádat armádu. Armáda s tímto nemá problém a já očekávám, že v počtu několika set mužů Armáda České republiky posílí hlídky policie. Osobně bych byl velmi rád, aby armáda byla přítomna na českých ulicích, v českých městech, samozřejmě na území celé České republiky. Není to pouze otázka Prahy. Je to otázka všech velkých měst na území celé České republiky i Moravy. Od příštího rána, to znamená od zítřka od rána, bychom chtěli, aby armáda byla účastna. Chci tedy zdůraznit, že toto všechno, o čem tady hovořím, jsou preventivní opatření. Nechci děsit občany České republiky. Samozřejmě situace je jiná v zahraničí. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jasně definoval, že žádá a upozorňuje občany České republiky, aby zvážili své cesty do Bruselu, aby je omezili nebo vynechali po dobu bezpečnostních opatření. Lze predikovat, že dojde k uzavření nebo k omezení průchodu na hranici mezi Belgií a Francií, a bezpečnostní složky těchto zemí jsou v nejvyšší pohotovosti. Maďaři pravděpodobně přikročí ke stupni číslo dvě, Slováci budou aktivovat opatření v rámci stupně číslo jedna stejně jako my. Jsme připraveni případně i na kontrolu na vnitřních hranicích České republiky, pokud bychom získali zpravodajské nebo bezpečnostní informace o tom, že se některé osoby, které se účastnily těchto teroristických útoků, pohybují napříč Evropou a mohly by vstoupit na území České republiky. Doufám, vážené poslankyně, vážení poslanci, že jsem řekl maximum toho, co je možné v současné době říci. Vláda v osm hodin tedy bude projednávat další penzum informací, které získá. Děkuji za pozornost a v případě potřeby jsem připraven ještě doplnit v debatě, která může být v debatě o migraci. Děkuji pane ministře. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi jen krátce doplnit to, co bylo řečeno ministrem vnitra, protože když se mluví o Bruselu, tak to je samozřejmě věc, která je vnitropolitická. Protože, to asi tušíte, v Bruselu se nacházejí zhruba 4 tisíce českých občanů. To je místo, které je z hlediska pohybu našich občanů naprosto mimořádné.

Takže do této chvíle to stále ještě nevíme.

A ta, jak tady bylo řečeno, je na tom nejvyšším stupni rizika.

Rád bych každému doporučil webové stránky Ministerstva zahraničí, kde budeme o té situaci podrobně informovat.